Pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, dobrý večer, podvečer.

Stanovisko hnutí SPD k oběma věcným a obsahovým částem návrhu tohoto usnesení, jak už naznačil můj předřečník kolega Vích, je negativní, odmítavé. Považujeme obecně výcvik našich vojáků formou účasti v misích za důležitý, ale neměl by být v rámci činnosti naší armády dominantní, na úkor zajištění jejího základního úkolu, což je obrana území a obyvatel České republiky. Problematická je dále i samotná účast příslušníků naší armády a cizích ozbrojených sil vůbec v některých státech a regionech. Klasickým příkladem byl například Afghánistán, kde mnohaletá přítomnost cizích vojsk včetně našeho skončila naprostým fiaskem, a něco podobného platí i o Iráku, kam chce naše armáda znova vojáky vyslat a kde celá ta situace nikam nevede. Ten region znám.

Důsledkem irácké operace je i dlouholetá masová ilegální migrace do Evropy.

Takže dělat stafáž tomuto vývoji nepovažujeme za roli hodnou české armády, naopak v současné době vojáky, kteří načerpali zkušenosti v zahraničních misích, potřebujeme zde, protože v souvislosti s ilegální migrací potřebujeme ostrahu hranic a tam právě zkušenosti našich vojáků z těchto misí se můžou velmi, velmi hodit. Na československé hranici, kde proudí od jara tisíce ilegálních migrantů, nejvíce Syřanů z Turecka, která musí být permanentně hlídána včetně zelené hranice, tam skutečně tato síla je potřebná a měla by být posílena. Kapacity naší policie na to ani zdaleka nestačí, a to ani když jsou posíleny právě o profesionální vojáky a byly povolány i aktivní zálohy, aby tam pomohly.

A jestliže trváme na územní integritě suverénních států v případě Ukrajiny, musíme tak činit i zde a měřit jedním metrem. Chceme prostě, aby válečné zločiny byly potrestány bez ohledu na to, kdo je spáchal. Stejně tak jsme proti tomu, aby se na našem území a za peníze českých daňových poplatníků cvičili příslušníci ozbrojených sil Ukrajiny anebo jakýchkoliv jiných států. Popravdě řečeno, já osobně nechápu, pakliže chceme cvičit ukrajinskou armádu, proč je nemůžeme cvičit v Haliči nebo na nějakém jiném vojenském prostoru na Ukrajině za jejich peníze. Takže není prioritou naší armády cvičit cizí armády zde na našem území.

Navíc s přítomností cizích armád na našem území máme poměrně špatné zkušenosti a předpokládám, že to bude politicky velmi citlivá záležitost, která může mít své dopady potom na další vývoj společnosti. Takže zopakuji to, že české vojáky nyní potřebujeme prioritně na obranu našeho území právě kvůli zmíněné ilegální migraci a ostraze našich hranic, kde právě díky ní bylo dosaženo efektivních záchytů ilegálních migrantů, kterých je mimochodem násobně víc než v době migrační krize v roce 2015, ale rovněž tak k záchytům jejich převaděčů. Vážení kolegové, vážené kolegyně, tento návrh my opravdu nepodpoříme. Děkuji vám. Vaše vystoupení vyvolalo tři faktické poznámky, a to v tomto pořadí: první vystoupí pan poslanec Zuna, připraví se pan poslanec Bureš. Tak, pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty. Děkuju za slovo, pane předsedající.

Děkuji. Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Bureš, připraví se pan poslanec Žáček. Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty. Já myslím, že je, pane místopředsedo, ani nevyužiju.

Dodneška má Československá republika a Česká republika v Izraeli velký zvuk a právě díky tomu, že jsme umožnili, aby se na našem území cvičili vojáci budoucího Státu Izrael, který následně byl napaden svými arabskými kolegy. A dodneška je obrovská podpora české veřejnosti právě tomuto státu. Měli bychom být na to hrdi a měli bychom si tuto etapu připomínat, stejně tak jako bychom měli umožnit výcvik i vojáků Ukrajiny, která je napadena.